Rád bych se rovněž vyjádřil ke komplikované situaci některých poskytovatelů sociálních služeb, kteří dosud neměli zkušenosti s vykazováním zdravotním pojišťovnám. Vzhledem k tomu, že test je dodáván za účelem provedení zdravotní péče, je řádné vykázání nutností, jinak by z prostředků veřejného zdravotního pojištění nemohl být vůbec hrazen. Zjednodušení běžného vykazování jsme nicméně intenzivně řešili se zdravotními pojišťovnami a všechny pojišťovny přislíbily vytvoření jednoduchého, nebo zjednodušeného postupu elektronického vykazování tak, aby byl přístupný i těm, kteří nemají zkušenost se standardním vykazováním u provedeného testu. V případě jakýchkoliv problémů je poté pochopitelně možno se obracet rovnou na pojišťovny. Je vhodné zdůraznit, že navržená právní úprava sama přímo nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus úhrady za zajištění těchto testů a jejich distribuci.

Vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná, proto je třeba tento návrh přijmout v jeho znění již dříve přijatém, tedy původním, Poslaneckou sněmovnou a nezamítat jej. Velmi vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Dobrý den. Děkuji za slovo.

Senátní tisk byl označen č. 1, je to tedy váš poslanecký tisk 1080. Tento návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, senátní tisk č. 1, postoupila Poslanecká sněmovna Senátu dne 13. listopadu 2020.

Senát se rozhodl, že tento návrh zamítá. Odůvodnění zamítnutí zní krátce takto: Navrhovaný zákon se jeví jako zcela nadbytečný. V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb existuje funkční a dostačující systém distribuce či zásobování léčivy a zdravotnickým materiálem, čemuž předmětné testy testovací sady plně odpovídají. Zásobování se děje denně a ve značné šíři položek i počtech balení bez problémů. Lze tak zaručit dostatek testů na místech, kde je to potřeba, standardní cestou, ne touto účelovou změnou. Není důvod, proč by testovací sady nemohly být dodávány úplně stejně jako kterýkoliv jiný zdravotnický materiál. Na trhu navíc existuje větší počet schválených testů a moment konkurence může mít tím pádem příznivé ekonomické důsledky. Co zaznělo při debatě v Senátu?

Dostali jsme se do situace, kdy se po nás chce, abychom schválili něco jako státní rozpočet, aniž bychom znali čísla, která tento státní rozpočet obsahuje.

Tímto návrhem zákona se ingeruje do pojistných plánů zdravotních pojišťoven. Má pravdu pan ministr, že dopady do státního rozpočtu možná zjistitelné nejsou, nicméně ingerence do pojistných plánů zdravotních pojišťoven může být velice rozsáhlá. Pokud zde byla řeč o krizových zákonech v oblasti ochrany veřejného zdraví, tak zde se o pojmu distributor vůbec nehovoří, hovoří se pouze o pojmu poskytovatel zdravotní péče.

Hledala jsem v zákoně zmocnění, prováděcí předpis, nicméně nic takového jsem nenalezla a máme před sebou pouze odstavec e) celé této novely, který máme před sebou v obecné podobě do budoucna.

Přímo v tisku, jak přišel z Poslanecké sněmovny, se také hovoří o tom, že tento tisk obsahuje korupční potenciál. Také to se nám velmi nelíbilo.

Já vám děkuji.

Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Je zde zájem o odhlášení.

Na informační tabuli je už nastaveno kvorum 101.